Opravdu udivuje ta lehkost, jak člen české vlády autoritativně říká, že něco je či není v rozporu s evropským právem. Je to úplně stejné, když to budu říkat já jako opoziční poslanec. Já jsem jenom citoval z toho rozhodnutí. Říkal jsem, že pokud by se to někomu nelíbilo, může podat podání a někdo bude posuzovat, jestli je to nad rámec toho, aby soutěže byly transparentní, nebo není. Ale úplně stejně, když se vrátím k jiné kauze, která v těchto dnech plní stránky tisku, tak přece lidé, kteří pracují na Ministerstvu financí, budou posuzovat, zda v jiném případě nedošlo k porušení dotačních pravidel, a nikdo v tom střet zájmů nevidí. Tak není to dvojí přístup? Není to dvojí metr?

Nicméně souhlasím s tím, co říkal premiér. Tohle není hlavní bod tohoto návrhu zákona.

Prosím, pane poslanče.

Říkáte, že je to výborně připravené. A jsem zvědav, kolik z nás, až budeme hlasovat, bude přesně vědět, o čem hlasuje.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zareaguji na předřečníka kolegu Zbyňka Stanjuru. Ale já bych to ještě posunul kousek dál o tom, jak je to vlastně dobře připraveno. Kdyby paní ministryně mohla odpovědět. Ale ke kolika má kladné stanovisko. A tohle procento, ke kolika bude kladné stanovisko ze strany předkladatele, to bude ten nejpádnější argument, který nám vypoví o tom, jak byla kvalitně udělána příprava. Samozřejmě to můžeme dělat tak, že si potom v rámci při hlasování budeme dělat čárky, kolikrát zaznělo stanovisko předkladatele kladné a kolikrát ne. Ale protože nemám přednostní právo, už pak nebudu moct reagovat a už bude navíc po hlasování. Myslím si, že možná by bylo zajímavé znát, ke kolika pozměňovacím návrhům bude předkladatel mít kladné stanovisko. Pro mě to bude opravdu velké vodítko pro to, abych si udělal obrázek o tom, jestli ta původní materie byla dobrá nebo proč se musela tolik měnit. Tím nikam neútočím.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Aby se právní služby nemusely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Já jsem tímto návrhem umožnil, aby tato výjimka byla jenom do hodnoty zakázky dva miliony korun a na vyšší hodnotu zakázky na právní služby by se muselo vypisovat řádné výběrové řízení. Zdůvodnění je takové, že mám zkušenosti skutečně z minula.

Myslím si, že by to rozhodně přispělo ke kultivaci zadávacího řízení. A nyní bych se chtěl ještě dotknout toho posunutí limitu pro vícepráce na 50 %.

Z tohoto důvodu doporučuji, aby byla ponechána částka původní, ten původní limit 30 %, který obsahuje vládní návrh. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.